Pane ministře, já vás přeruším a poprosím všechny v sále, aby se ztišili!

A odpovídám i na dotazy novinářů, nezaznamenal jsem jedinou politickou stranu nebo hnutí v této Poslanecké sněmovně, která by měla jiný názor a navrhovala by zvýšit daně ze závislé činnosti. Takže když jsme nic takového neslibovali ani prezidentu republiky, ani svým voličům, tak od nás nemůže nikdo očekávat, že něco takového navrhneme. Ano, je pravda, že my bychom pro takový návrh nehlasovali, ale s námi to nikdo nekonzultoval. Nikdo po nás nechtěl, abychom nějaký slib prezidentu republiky z opozičních lavic dávali. Tak je to jednoduché.

Ale beru to jako fakt. V podstatě se jedná jenom o nějaké technické zpoždění, nic dramatického tím, že se tady dneska setkáváme poté, co uplynula zákonná lhůta, kdy ten návrh novely můžeme projednat, se nestalo. Právě proto, že říkám, já jsem to nikdy neavizoval, takže pokud to někdo avizoval, nezná a neumí odhadnout obvyklou proceduru a obvyklou debatu v Poslanecké sněmovně, protože tam není žádná nová skutečnost, nic, co bychom si nediskutovali, ať už jako podporu pro tuto novelu, nebo jako argumenty proti této novele nemohlo dnes ani zaznít. Takže ještě jednou mi dovolte, abych jménem vlády České republiky vás požádal, milé kolegyně, milí kolegové, aby Poslanecká sněmovna setrvala na svém názoru a svým hlasováním přehlasovala veto prezidenta republiky. Děkuju, pane místopředsedo. Děkuji za závěrečné slovo.

Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Vidím zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím.